A třetí poznámka.

Místo toho tady bojujeme minulé války a to si myslím, že občané po nás nechtěli, když kohokoli z nás, odprava doleva, volili do Poslanecké sněmovny. A poznámka k překonání třídního boje se mi zdá velmi úsměvná. My se samozřejmě nezastáváme kohokoli. My se zastáváme práva a spravedlnosti.

Děkuji.